Děkuji paní poslankyni. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo. Já se také vyjádřím. Sledujeme třetí díl seriálu odvolávání mojí osoby ze školského výboru.

Občanská demokratická strana ve spolupráci s exministryní Valachovou a dalšími mě prostě odvolávají ze školského výboru.

Čili tato inkluzivní koalice je teď ta, která tuto změnu činí. Druhé, co chci říci.

Řeknu k tomu asi tolik.

Já to zvládnu, budu mít víc času. Už nikdy!

Je to poměrně zajímavá věc. Já si vážím všech českých občanů, všech voličů, a také z tohoto důvodu respektuji naprosto všechny jejich zástupce zde ve Sněmovně.

Všem vám děkuji za případnou podporu a to je tak asi zatím všechno. Děkuji, pane poslanče za vaše vystoupení. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Benešík, poté pan poslanec Černohorský. A pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Ty dohody platí. A myslím si, že odborníků na školství v této Sněmovně, kteří minimálně dosahují kvalit pana poslance Klause, je tady spousta i z jiných klubů. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Takže děkuji za slovo. Já bych jenom chtěl reagovat na pana poslance Klause prostřednictvím pana předsedajícího. ODS při volbě pana předsedajícího, pana Fialy, nepotřebovala hlasy komunistů a SPD, protože my jsme již na začátku řekli, že tím, že je v podstatě navržen druhým nejsilnějším klubem, tak by podle nás měl mít místo místopředsedy, a proto jsme ho ve všech volbách podpořili. Děkuji. Tak v tom případě paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem v rozpravě pan předseda Stanjura. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

A já jenom jako poslankyně respektuji, že tato Poslanecká sněmovna má nějaké zvyklosti, má nějakou tradici, má nějaké dohody. V životě jsem se nedopustila žádného osobního výpadu vůči panu Klausovi mladšímu. A musím říct, že už mě přestávají bavit jeho osobní výpady.